Můj druhý návrh se týká spravedlivějšího přidělování trakční elektrické energie, konkrétně řeší § 23d odst. 1 tohoto zákona.

S tou novou formulací, kterou navrhuji po projednání a souhlasu s Ministerstvem dopravy, zavazujeme toho, kdo účtuje elektrickou energii, aby také zohlednil provozní režimy toho vlaku. Můj třetí návrh se týká nebo je to drobná dílčí úprava definice mimořádných událostí a navyšuje také sankce pro fyzické osoby za neposkytnutí zákonné součinnosti při šetření mimořádných událostí.

Moje čtvrtá úprava, čtvrtý pozměňovací návrh, velmi drobným způsobem upřesňuje formulaci, která se týká platnosti jízdního řádu. Je to opravdu formální upřesnění. Pátý pozměňovací návrh se týká sankcí za oddělené účtování. V tom návrhu jsou tři pozměňovací návrhy, které mezi delikty provozovatele dráhy a dopravce doplňují i nevedení odděleného účetnictví.

Pojišťovny volají po tom, že chtějí mít také možnost vypovědět pojišťovací smlouvu. Do svého návrhu daly taxativně jasně dané případy, kdy by k tomu měly dojít. Například je to, pokud bude zastavena činnost nebo dojde k zániku oprávnění k provozování drážní dopravy nebo v případě finanční nezpůsobilosti toho dopravce. Ale férově říkám, že toto přišlo opravdu na poslední chvíli a bude hlavně záležet na debatě s kolegy z Ministerstva dopravy, jestli jim tento pozměňovací návrh bude dávat smysl. Tolik představení mých návrhů a ještě tedy legislativně technického, nebo návrhu ne legislativně technické úpravy v obecné rozpravě. Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Chtěl bych tady přednést nějaký další pozměňovací návrh k tomu balíku. Bohužel jeho zpracovávání trvalo déle. Nicméně v části první článek 1 novelizační bod 5 zní: